My na jedné straně čelíme vydírání ze strany Turecka a na straně druhé v podstatě čelíme žádostem o výpalné ze strany Evropské unie. Jinak než výpalné se to nazvat nedá. Těch 7 milionů korun na jednoho odmítnutého imigranta, které bychom měli zaplatit Evropské unii, tak kdyby těch 7 milionů korun šlo do místa původu těch imigrantů, kde ty problémy jsou, tak by to reálně mohlo zachránit desítky, stovky životů, a to ani nemluvím o tom, kdybychom těch 7 milionů investovali do našich vlastních potřebných občanů. Kolegyně, kolegové, já prosím o klid! Prosím, usaďte se na svá místa a poslouchejme společně pana poslance. A já na vás aspoň nebudu muset křičet, jak mi bylo minule vyčteno. Proto navrhujeme po vzoru Velké Británie referendum o vystoupení z Evropské unie. Cílem je po jejím vzoru, tedy Velké Británie, vytvořit tlak na změnu chování Bruselu. Chci zdůraznit, že cílem není zničit to, co je na Evropské unii dobré.

Naší vizí je, že se Unie vrátí k hospodářské unii, která podporuje volný pohyb zboží. Tady totiž z členství v Evropské unii plynou jednoznačné výhody. Nelze ale akceptovat, aby nám Evropská unie diktovala imigrační kvóty, aby nám Evropská unie diktovala bezvízový styk s nebezpečnými státy a další věci, které nás bezprostředně ohrožují. Proto opakuji, navrhujeme projednání našeho návrhu na referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Tak jako lidé měli možnost si sami rozhodnout, jestli do Evropské unie vstoupíme, tak je naprosto legitimní, aby měli možnost si i rozhodnout, jestli v ní setrváme, anebo jestli prostě odejdeme. A bohužel, a je mi líto, že to musím říct, ale Evropská unie se přestává chovat jako náš partner, ale začíná se pomalu ale jistě chovat jako náš nepřítel. Nyní je přihlášen pan poslanec Okamura, potom paní poslankyně Černochová a potom paní poslankyně Nováková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Na Ostravsku se do problému dostávají i další firmy v oblasti těžkého strojírenství a hrozí gigantická nezaměstnanost. Žádám vás tedy o zařazení mimořádného bodu s názvem Situace v OKD a hrozící gigantická nezaměstnanost na Ostravsku, abychom mohli podrobně prodiskutovat plány vlády v této oblasti, jelikož to vypadá, že vláda nekoná, jelikož nejsou vidět žádné konkrétní, hmatatelné vládní kroky, které by situaci na Ostravsku definitivně stabilizovaly. Občané Moravskoslezského kraje jsou ve velké nejistotě a jsou s přístupem vlády velmi nespokojeni.

V čele této země dnes stojí jako premiér člověk, který je v kauze OKD přímo odpovědný za miliardový tunel století. Člověk, který je přímo odpovědný za to, že dnes hrozí ztráta práce a obživy pro tisíce rodin na Ostravsku. Člověk, který podepsal nevýhodnou privatizaci, aby následně jeho kumpán Bakala mohl okrást horníky a jejich rodiny. Je ostudou České republiky, že vládu vede člověk s takovou minulostí, a je naší povinností vyzvat premiéra k demisi a státní orgány, aby konečně začaly s plnou vážností vyšetřovat tento tunel století. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, také považuje zveřejněnou výši mezd a odměn vyplácených managementu, členům správních a dozorčích rad majitelé OKD společnosti NWR za potvrzení pochybností okolo tzv. privatizace OKD, kterou řídilo Ministerstvo financí pod vedením dnešního premiéra Bohuslava Sobotky. Šest výkonných ředitelů společnosti NWR dostalo v letech 2010 až 2015 dohromady na mzdách a odměnách přes 700 milionů korun. Přitom od roku 2012 bylo hospodaření společnosti ztrátové.

Vznikají důvodná podezření, že tehdejší vlastník ani jeho statutární orgány neměli zájem na rozvoji společnosti, ale pouze a doslova na jejím vydrancování. Nyní bylo vlastnictví převedeno jinam a odpovědnost za takové, v uvozovkách, hospodaření má převzít stát a daňový poplatník. Požadujeme za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, důsledné prošetření celé kauzy orgány činnými v trestním řízení včetně osobní odpovědnosti dnešního premiéra. Jako laik vím, že každá smlouva a každé ujednání, které odporuje dobrým mravům, je podle minulých i současných zákonů od počátku neplatné.

Prosím paní poslankyni Černochovou, po ní paní poslankyně Nováková. Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne. Dámy a pánové, dovolte mi, abych předložila za klub občanských demokratů dva návrhy na změnu programu schůze v tomto týdnu, a to za prvé na základě dohod předsedů klubů bylo ujednáno, že by se zákon o dani silniční zařadil dnes jako pátý bod.

Ano, děkuji. A druhý návrh občanských demokratů je zařazení bodu s názvem Informace ministra vnitra a ministra obrany o efektivitě smíšených hlídek Armády České republiky a Policie České republiky. Dovolte mi krátce odůvodnit, proč se o tomto chceme bavit.